Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici mr Aleksandra Jerkov, Balša Božović, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Maja Videnović i Radoslav Milojičić. Na član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić. Na član 13. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević. Na član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Ružica Nikolić i Vjerica Radeta. Na član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici mr Aleksandra Jerkov, Balša Božović, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Maja Videnović i Radoslav Milojičić. Na član 14. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić. Na član 14. amandman su zajedno podneli narodni poslanici mr Aleksandra Jerkov, Balša Božović, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Maja Videnović i Radoslav Milojičić. Na član 15. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević. Na član 15. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić. Na član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici mr Aleksandra Jerkov, Balša Božović, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Maja Videnović i Radoslav Milojičić. Na član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković. Na član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić. Na član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Ružica Nikolić i Zoran Krasić. Na član 17. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević. Na član 17. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić. Na član 17. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić, Sonja Pavlović, Aleksandra Čabraja, Jovan Jovanović i Zoran Živković. Na član 17. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković. Na član 18. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić. Na član 19. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević. Na član 19. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić. Na član 19. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić, Sonja Pavlović, Aleksandra Čabraja, Jovan Jovanović i Zoran Živković. Na član 19. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balint Pastor, Elvira Kovač i Arpad Fremond. Vlada i Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona. Na član 19. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Milisavljević. Na član 19 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Marija Janjušević, dr Dragan Vesović, mr Ivan Kostić, Zoran Radojičić i prof. dr Miladin Ševarlić. Na član 20. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić. Na član 20. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Nataša Jovanović i Vjerica Radeta. Na član 21. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević. Na član 21. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić. Na član 21 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Marija Janjušević, dr Dragan Vesović, mr Ivan Kostić, Zoran Radojičić i prof. dr Miladin Ševarlić. Na član 21. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković. Na član 21. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Aleksandar Šešelj i Zoran Krasić. Na član 21. amandman su zajedno podneli narodni poslanici mr Aleksandra Jerkov, Balša Božović, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Maja Videnović i Radoslav Milojičić. Na član 22. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić. Na član 22 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Marija Janjušević, dr Dragan Vesović, mr Ivan Kostić, Zoran Radojičić i prof. dr Miladin Ševarlić. Na član 22. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici: zajedno mr Aleksandra Jerkov, Balša Božović, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Maja Videnović i Radoslav Milojičić i zajedno dr Sanda Rašković Ivić, dr Dijana Vukomanović i Đorđe Vukadinović. Na član 22. amandman je, na osnovu člana 161. Poslovnika, podneo Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo. Predstavnik predlagača je na sednici Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo prihvatio amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona. Na član 22. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković. Na član 23. amandman su zajedno podneli narodni poslanici mr Aleksandra Jerkov, Balša Božović, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Maja Videnović i Radoslav Milojičić. Na član 23. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić. Na član 23. amandman, sa ispravkom, podneo je narodni poslanik Marijan Rističević. Na član 24. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić. Na član 25. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić. Na član 25. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević. Na član 26. amandman su zajedno podneli narodni poslanici mr Aleksandra Jerkov, Balša Božović, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Maja Videnović i Radoslav Milojičić. Na član 26. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić. Na član 26. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Miljan Damjanović i Vjerica Na član 26 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Marija Janjušević, dr Dragan Vesović, mr Ivan Kostić, Zoran Radojičić i prof. dr Miladin Ševarlić. Na član 27. amandman su zajedno podneli narodni poslanici mr Aleksandra Jerkov, Balša Božović, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Maja Videnović i Radoslav Milojičić. Na član 27. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević. Na član 27. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić. Na član 27. zajedno su podneli amandmane narodni poslanici Gorica Gajić, Milan Lapčević i Dejan Šulkić. Na član 27. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Marija Janjušević, dr Dragan Vesović, mr Ivan Kostić, Zoran Radojičić i prof. dr Miladin Ševarlić. Na član 27. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Ružica Nikolić i Zoran Krasić. Na član 28. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić. Na član 28. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Zoran Krasić i Aleksandra Belačić. Na član 28. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Marija Janjušević, dr Dragan Vesović, mr Ivan Kostić, Zoran Radojičić i prof. dr Miladin Ševarlić. Na član 29. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić. Na član 29. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević. Na član 29. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, LJiljana Mihajlović i Vjerica Radeta. Na član 30. amandman su zajedno podneli narodni poslanici mr Aleksandra Jerkov, Balša Božović, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Maja Videnović i Radoslav Milojičić. Na član 30. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić. Na član 30. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Tomislav LJubenović i Vjerica Radeta. Na član 31. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Zoran Krasić, Sreto Perić, Vjerica Radeta i zajedno Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić. Na član 31. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević. Na član 31. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić, Sonja Pavlović, Aleksandra Čabraja, Jovan Jovanović i Zoran Živković. Na član 31. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Milisavljević. Na član 31. amandman su zajedno podneli narodni poslanici mr Aleksandra Jerkov, Balša Božović, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Maja Videnović i Radoslav Milojičić. Na član 31. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Marija Janjušević, dr Dragan Vesović, mr Ivan Kostić, Zoran Radojičić i prof. dr Miladin Ševarlić. Na član 32. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić. Na član 32. amandman su zajedno podneli narodni poslanici mr Aleksandra Jerkov, Balša Božović, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Maja Videnović i Radoslav Milojičić. Na član 33. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici: zajedno Boško Obradović, Srđan Nogo, Marija Janjušević, dr Dragan Vesović, mr Ivan Kostić, Zoran Radojičić i prof. dr Miladin Ševarlić i zajedno Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić. Na član 33. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević. Na član 34. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić. Na član 35. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici: zajedno Boško Obradović, Srđan Nogo, Marija Janjušević, dr Dragan Vesović, mr Ivan Kostić, Zoran Radojičić i prof. dr Miladin Ševarlić i zajedno Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić. Na član 35. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević. Na član 36. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić. Na član 36. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milan Lapčević, Gorica Gajić i Dejan Šulkić. Na član 36. amandman su zajedno podneli narodni poslanici mr Aleksandra Jerkov, Balša Božović, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Maja Videnović i Radoslav Milojičić. Na član 37. amandman su zajedno podneli narodni poslanici mr Aleksandra Jerkov, Balša Božović, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Maja Videnović i Radoslav Milojičić. Na član 37. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević. Na član 37. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić. Na član 38. amandman su zajedno podneli narodni poslanici mr Aleksandra Jerkov, Balša Božović, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Maja Videnović i Radoslav Milojičić. Na član 38. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić. Na član 39. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić, Sonja Pavlović, Aleksandra Čabraja, Jovan Jovanović i Zoran Živković. Na član 39. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević. Na član 39. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić. Na član 39. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Nikola Savić i Zoran Krasić. Na član 40. amandman je podneo narodni poslanik dr Vladimir Orlić. Vlada i Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona. Na član 40. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić. Na član 41. amandman su zajedno podneli narodni poslanici mr Aleksandra Jerkov, Balša Božović, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Maja Videnović i Radoslav Milojičić. Na član 41. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević. Na član 41. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić. Na član 42. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić. Na član 42. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Dubravko Bojić i Zoran Krasić. Na član 42. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Marija Janjušević, dr Dragan Vesović, mr Ivan Kostić, Zoran Radojičić i prof. dr Miladin Ševarlić. Na član 42. amandman su zajedno podneli narodni poslanici mr Aleksandra Jerkov, Balša Božović, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Maja Videnović i Radoslav Milojičić. Na član 43. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić. Na član 43. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević. Na član 43. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Marija Janjušević, dr Dragan Vesović, mr Ivan Kostić, Zoran Radojičić i prof. dr Miladin Ševarlić. Na član 44. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić. Na član 45. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević. Na član 45. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić. Na član 45. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Marija Janjušević, dr Dragan Vesović, mr Ivan Kostić, Zoran Radojičić i prof. dr Miladin Ševarlić. Na član 45. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić, Sonja Pavlović, Aleksandra Čabraja, Jovan Jovanović i Zoran Živković. Na član 45. amandman je, na osnovu člana 161. Poslovnika, podneo Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo. Predstavnik predlagača je na sednici Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo prihvatio amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona. Na član 45. amandman su zajedno podneli narodni poslanici mr Aleksandra Jerkov, Balša Božović, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Maja Videnović i Radoslav Milojičić. Na član 46. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić. Na član 46. amandman su zajedno podneli narodni poslanici mr Aleksandra Jerkov, Balša Božović, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Maja Videnović i Radoslav Milojičić. Na član 46. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Sanda Rašković Ivić, dr Dijana Vukomanović i Đorđe Vukadinović. Na član 46. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Marija Janjušević, dr Dragan Vesović, mr Ivan Kostić, Zoran Radojičić i prof. dr Miladin Ševarlić. Na član 46. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković. Poslovnika podneo Odbor za obrazovanjem tehnološki razvoj i informatičko društvo. Predstavnik predlagača je na sednici Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo prihvatio amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona. Na član 47. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević. Na član 47. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić. Na član 48. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić, mr Jasmina Nikolić. Na član 49. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević. Na član 49. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić. Na član 49. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Sreto Perić i Vjerica Radeta. Na član 50. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić. Na član 51. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić. Na član 52. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić. Na član 52. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Marija Janušević, dr Dragan Vesović, mr Ivan Kostić, Zoran Radojičić i prof. dr Miladin Ševarlić Na član 53. amandman su zajedno podneli narodni poslanici mr Aleksandra Jerkov, Balša Božović, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Maja Videnović i Radoslav Milojičić. Na član 53. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić. Na član 54. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković. Na član 54. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić. Na član 54. amandman je na osnovu član 161. Poslovnika podneo Odbor za obrazovanjem tehnološki razvoj i informatičko društvo. Predstavnik predlagača je na sednici Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo prihvatio amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona. Na član 54. amandman su zajedno podneli narodni poslanici mr Aleksandra Jerkov, Balša Božović, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Maja Videnović i Radoslav Milojičić. Na član 54. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Marija Janušević, dr Dragan Vesović, mr Ivan Kostić, Zoran Radojičić i prof. dr Miladin Ševarlić. Na član 55. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić. Na član 55. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević. Na član 56. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić. Na član 57. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić. Na član 57. amandman su zajedno podneli narodni poslanici mr Aleksandra Jerkov, Balša Božović, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Maja Videnović i Radoslav Milojičić. Na član 58. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić. Na član 58. amandman su zajedno podneli narodni poslanici mr Aleksandra Jerkov, Balša Božović, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Maja Videnović i Radoslav Milojičić. Na član 58. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković. Na član 58. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Nataša Jovanović i Vjerica Radeta. Na član 59. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić. Na član 59. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević. Amandman kojim s posle član 59. dodaje novi član 59a zajedno su podneli narodni poslanici dr Sanda Rašković Ivić, dr Dijana Vukomanović i Đorđe Vukadinović. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo, je saglasno članu 163. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, odbacio kao nepotpun amandman kojim se s posle člana 59. dodaje novi član 59a koji su zajedno podneli narodni poslanici dr Sanda Rašković Ivić, dr Dijana Vukomanović i Đorđe Vukadinović. Odbačeni amandmani ne mogu biti predmet rasprave i o njima se ne glasa (član 163. stav 4. Poslovnika) Na član 60. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić. Na član 60. amandmane u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno dr Sanda Rašković Ivić, dr Dijana Vukomanović i Đorđe Vukadinović i zajedno narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković. Na član 60. amandman su zajedno podneli narodni poslanici mr Aleksandra Jerkov, Balša Božović, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Maja Videnović i Radoslav Milojičić. Na član 61. amandmane u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Boško Obradović, Srđan Nogo, Marija Janušević, dr Dragan Vesović, mr Ivan Kostić, Zoran Radojičić i prof. dr Miladin Ševarlić i zajedno narodni poslanici Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić. Na član 61. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević. Na član 61. amandman su zajedno podneli narodni poslanici mr Aleksandra Jerkov, Balša Božović, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Maja Videnović i Radoslav Milojičić. Na član 62. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić. Na član 63. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević. Na član 63. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić. Na član 63. amandman su zajedno podneli narodni poslanici mr Aleksandra Jerkov, Balša Božović, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Maja Videnović i Radoslav Milojičić. Na član 64. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić. Na član 65. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić. Na član 65. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Zoran Krasić i Miljan Damjanović. Na član 65. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević. Na član 66. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić. Na član 66. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić, Sonja Pavlović, Aleksandra Čabraja, Jovan Jovanović i Zoran Živković. Na član 66. amandman su zajedno podneli narodni poslanici mr Aleksandra Jerkov, Balša Božović, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Maja Videnović i Radoslav Milojičić. Na član 66. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Zoran Krasić i Miljan Damjanović. Na član 67. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić. Na član 67. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević. Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima. Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.

Dame i gospodo narodni poslanici, na osnovu člana 161. Poslovnika Narodne skupštine poslanik Marijan Rističević povukao je amandmane na članove 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 40,41, 43, 45, 47, 49, 51, 53 na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju 24. oktobra 2017. godine, a koji su zavedeni pod brojem 016102865-17. Prelazimo na 4. tačku dnevnog reda - PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SREDNJEM OBRAZOVANJU I VASPITANJU. Primili ste izveštaje Obora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima. Pošto je Narodna skupština obavila Načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona o pojedinostima. Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska, dr. Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić. Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković. Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Jerkov, Balša Božović, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Maja Videnović, Radoslav Milojičić, Vesna Marjanović. Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić. Na član 2. amandman, sa ispravkom, zajedno su podneli narodni poslanici Marinika Tepić, Sonja Pavlović, Aleksandra Čabraja, Jovan Jovanović i Zoran Živković. Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Nikola Savić i Zoran Krasić. Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić. Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Dubravko Bojić i Vjerica Radeta. Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Nataša Jovanović i Zoran Krasić. Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić. Na član 4. amandman sa ispravkom zajedno su podneli narodni poslanici Marinika Tepić, Sonja Pavlović, Aleksandra Čabraja, Jovan Jovanović i Zoran Živković. Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Jerkov, Balša Božović, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Maja Videnović, Radoslav Milojičić, Vesna Marjanović. Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić. Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Marija Janjušević, dr Dragan Vesović, mr Ivan Kostić, Zoran Radojičić i prof. dr Miladin Ševarlić. Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Sanda Rašković Ivić, dr Dijana Vukomanović i Đorđe Vukadinović. Na član 6. amandmane u istovetnom tekstu, podneli su podneli narodni poslanici zajedno Zoran Krasić, Miljan Damjanović i Vjerica Radeta, zajedno Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska, dr. Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić, zajedno Aleksandra Jerkov, Balša Božović, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Maja Videnović, Radoslav Milojičić, Vesna Marjanović. Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska, dr. Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić. Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Aleksandra Belačić i Vjerica Radeta. Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić, Sonja Pavlović, Aleksandra Čobraja, Jovan Jovanović i Zoran Živković. Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Jerkov, Balša Božović, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Maja Videnović, Radoslav Milojičić, Vesna Marjanović. Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Marija Janjušević, dr Dragan Vesović, mr Ivan Kostić, Zoran Radojičić i prof. dr Miladin Ševarlić. Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska, dr. Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić. Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić, Sonja Pavlović, Aleksandra Čobraja, Jovan Jovanović i Zoran Živković. Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Marija Janjušević, dr Dragan Vesović, mr Ivan Kostić, Zoran Radojičić i prof. dr Miladin Ševarlić. Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Jerkov, Balša Božović, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Maja Videnović, Radoslav Milojičić, Vesna Marjanović. Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balint Pastor, Elvira Kovač i Arpad Fremond. Vlada i Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona. Da li neko želi reč? (Ne) Na član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska, dr. Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić. Na član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić, Sonja Pavlović, Aleksandra Čobraja, Jovan Jovanović i Zoran Živković. Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska, dr. Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić. Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Dubravko Bojić i Vjerica Radeta. Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Jerkov, Balša Božović, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Maja Videnović, Radoslav Milojičić i Vesna Marjanović. Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Marija Janjušević, dr Dragan Vesović, mr Ivan Kostić, Zoran Radojičić i prof. dr Miladin Ševarlić. Na član 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić, Sonja Pavlović, Aleksandra Čobraja, Jovan Jovanović i Zoran Živković. Na član 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska, dr. Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić. Na član 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Jerkov, Balša Božović, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Maja Videnović, Radoslav Milojičić i Vesna Marjanović. Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska, dr. Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić. Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić, Sonja Pavlović, Aleksandra Čobraja, Jovan Jovanović i Zoran Živković. Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Jerkov, Balša Božović, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Maja Videnović, Radoslav Milojičić i Vesna Marjanović. Na član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić, Sonja Pavlović, Aleksandra Čobraja, Jovan Jovanović i Zoran Živković. Na član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska, dr. Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić. Na član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Nikola Savić i Zoran Krasić. Na član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Jerkov, Balša Božović, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Maja Videnović, Radoslav Milojičić i Vesna Marjanović. Na član 14. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Marija Janjušević, dr Dragan Vesović, mr Ivan Kostić, Zoran Radojičić i prof. dr Miladin Ševarlić i zajedno Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska, dr. Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić. Na član 14. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Milisavljević. Na član 14. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Jerkov, Balša Božović, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Maja Videnović, Radoslav Milojičić i Vesna Marjanović. Na član 14. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gorica Gajić, Milan Lapčević i Dejan Šulkić. Na član 15. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska, dr. Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić. Na član 15. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Jerkov, Balša Božović, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Maja Videnović, Radoslav Milojičić i Vesna Marjanović. Na član 15. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Marija Janjušević, dr Dragan Vesović, mr Ivan Kostić, Zoran Radojičić i prof. dr Miladin Ševarlić. Na član 15. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Ružica Nikolić i Vjerica Radeta. Na član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska, dr. Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić. Na član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milan Lapčević, Gorica Gajić, i Dejan Šulkić. Na član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić, Sonja Pavlović, Aleksandra Čobraja, Jovan Jovanović i Zoran Živković. Na član 17. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska, dr. Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić. Na član 17. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta i Nikola Savić. Na član 17. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić i Sreto Perić. Na član 17. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gorica Gajić, Milan Lapčević, , i Dejan Šulkić. Na član 18. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Jerkov, Balša Božović, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Maja Videnović, Radoslav Milojičić i Vesna Marjanović. Na član 18. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska, dr. Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić. Na član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Aleksandar Šešelj i Zoran Krasić. Na član 19. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Jerkov, Balša Božović, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Maja Videnović, Radoslav Milojičić i Vesna Marjanović. Na član 19. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić. Na član 20. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić. Na član 20. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić, Sonja Pavlović, Aleksandra Čabraja, Jovan Jovanović i Zoran Živković. Na član 20. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Jerkov, Balša Božović, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Maja Videnović, Radoslav Milojičić i Vesna Marjanović. Na član 20. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković. Na član 21. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Marinika Tepić, Sonja Pavlović, Aleksandra Čabraja, Jovan Jovanović i Zoran Živković i zajedno Aleksandra Jerkov, Balša Božović, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Maja Videnović, Radoslav Milojičić i Vesna Marjanović. Na član 21. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Stamneković, LJupka Mihajloviska, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić. Na član 22. amandman su zajedno podneli su narodni poslanici Branka Stamenković, LJupka Mihajloviski, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić. Na član 22. amandman su zajedno podneli su narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Marija Janjušević, dr Dragan Vesović, mr Ivan Kostić, Zoran Radojičić i prof. dr Miladin Ševarlić. Na član 23. amandman su zajedno podneli su narodni poslanici Branka Stamenković, LJupka Mihajloviski, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić. Na član 23. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Sanda Rašković Ivić, dr Dijana Vukomanović i Đorđe Vukadinović. Na član 23. amandman, sa ispravkom, zajedno su podneli su narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Marija Janjušević, dr Dragan Vesović, mr Ivan Kostić, Zoran Radojičić i prof. dr Miladin Ševarlić. Na član 23. amandman su zajedno podneli su narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković. Na član 24. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Stamenković, LJupka Mihajlovski, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić. Na član 24. amandman su zajedno podneli su narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković. Na član 24. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno dr Sanda Rašković Ivić, dr Dijana Vukomanović i Đorđe Vukadinović i zajedno Aleksandra Jerkov, Balša Božović, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Maja Videnović, Radoslav Milojičić i Vesna Marjanović. Na član 24. amandman su zajedno podneli su narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Marija Janjušević, dr Dragan Vesović, mr Ivan Kostić, Zoran Radojičić i prof. dr Miladin Ševarlić. Na član 25. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić. Na član 26. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić. Na član 26. amandman je podneo narodni poslanik Vladimir Orlić. Vlada i Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo prihvatili su amandman. za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona. Na član 26. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Jerkov, Balša Božović, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Maja Videnović, Radoslav Milojičić i Vesna Marjanović. Na član 27. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić. Na član 28. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Marija Janjušević, dr Dragan Vesović, mr Ivan Kostić, Zoran Radojičić i prof. dr Miladin Ševarlić i zajedno Branka Stamenković, LJupka Mihajloviska, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić. Na član 29. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Jerkov, Balša Božović, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Maja Videnović, Radoslav Milojičić i Vesna Marjanović. Na član 29. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Petar Jojić i Vjerica Radeta. Na član 29. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić. Na član 29. amandman je podnela narodni poslanik Gorica Gajić. Na član 30. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Marija Janjušević, dr Dragan Vesović, mr Ivan Kostić, Zoran Radojičić i prof. dr Miladin Ševarlić i zajedno Branka Stamenković, LJupka Mihajloviska, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić. Na član 31. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milan Lapčević i Dejan Šulkić. Na član 31. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić. Na član 31. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Aleksandar Šešelj i Vjerica Radeta. Na član 32. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Jerkov, Balša Božović, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Maja Videnović, Radoslav Milojičić i Vesna Marjanović. Na član 32. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić. Na član 33. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić. Na član 34. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić.

Na član 34. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić, Sonja Pavlović, Aleksandra Čabraja, Jovan Jovanović i Zoran Živković. Na član 34. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gorica Gajić, Milan Lapčević i Dejan Šulkić. Na član 34. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Jerkov, Balša Božović, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Maja Videnović, Radoslav Milojičić i Vesna Marjanović. Na član 35. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić. Na član 36. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić. Na član 36. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić, Sonja Pavlović, Aleksandra Čabraja, Jovan Jovanović i Zoran Živković. Na član 36. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Marija Janjušević, dr Dragan Vesović, mr Ivan Kostić, Zoran Radojičić i prof. dr Miladin Ševarlić. Na član 36. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Dubravko Bojić i Zoran Krasić. Na član 37. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić. Na član 38. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić. Na član 38. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Nikola Savić i Zoran Krasić. Na član 38. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić, Sonja Pavlović, Aleksandra Čabraja, Jovan Jovanović i Zoran Živković. Na član 39. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić. Na član 40. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić. Na član 41. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić. Na član 42. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić. Na član 42. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Nataša Jovanović i Zoran Krasić. Na član 43. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić. Na član 44. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić. Na član 45. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić. Na član 45. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Jerkov, Balša Božović, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Maja Videnović, Radoslav Milojičić i Vesna Marjanović. Na član 46. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić. Na član 46. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Jerkov, Balša Božović, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Maja Videnović, Radoslav Milojičić i Vesna Marjanović. Na član 47. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Marinika Tepić, Sonja Pavlović, Aleksandra Čabraja, Jovan Jovanović, Zoran Živković i zajedno Aleksandra Jerkov, Balša Božović, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Maja Videnović, Radoslav Milojičić i Vesna Marjanović. Na član 47. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić. Na član 48. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić. Na član 48. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Jerkov, Balša Božović, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Maja Videnović, Radoslav Milojičić i Vesna Marjanović. Na član 49. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić. Na član 49. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Jerkov, Balša Božović, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Maja Videnović, Radoslav Milojičić i Vesna Marjanović. Na član 50. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić. Na član 50. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Jerkov, Balša Božović, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Maja Videnović, Radoslav Milojičić i Vesna Marjanović. Na član 50. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Marija Janjušević, dr Dragan Vesović, mr Ivan Kostić, Zoran Radojičić i prof. dr Miladin Ševarlić. Na član 50. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balint Pastor, Elvira Kovač i Arpad Fremond. Vlada i Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj, informatičko društvo, prihvatili su amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona. Da li neko želi reč? (Ne.) Na član 51. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Boško Obradović, Srđan Nogo, Marija Janjušević, dr Dragan Vesović, mr Ivan Kostić, Zoran Radojičić, prof. dr Miladin Ševarlić i zajedno Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić. Na član 51. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Miljan Damjanović i Vjerica Radeta. Amandman kojim se posle člana 51. predlaže dodavanje novih članova 51a i 51b zajedno su podneli narodni poslanici dr Sanda Rašković Ivić, dr Dijana Vukomanović i Đorđe Vukadinović. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo je saglasno članu 163. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine odbacio kao nepotpun amandman kojim se posle člana 51. dodaju novi članovi 51a i 51b, koji su zajedno podneli narodni poslanici dr Sanda Rašković Ivić, dr Dijana Vukomanović i Đorđe Vukadinović. Odbačeni amandmani ne mogu biti predmet rasprave i o njima se ne glasa (član 163. stav 4. Poslovnika Narodne skupštine) Na član 52. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić. Na član 53. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić. Na član 54. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić. Na član 55. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić. Na član 55. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Jerkov, Balša Božović, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Maja Videnović, Radoslav Milojičić i Vesna Marjanović. Na član 56. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić.

Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini. Koristim priliku, naravno, da zahvalim ministru Šarčeviću sa svojim saradnicima na učešću u raspravi. Saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, određujem sredu, 8. novembar 2017. godine, sa početkom u 10.00 časova, kao Dan za glasanje o tačkama dnevnog reda Druge sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini. Zahvaljujem.